Pokud je tady řeč o tom, že v minulosti jsme byli schopni přijmout mnohem větší množství lidí, kteří byli v úzkých, kteří museli uprchnout ze země, kde zuřil válečný konflikt, tak si myslím, že právě na těchto příkladech lze prokázat, že Česká republika i v minulosti byla ochotna pomáhat a pomáhala lidem v podobné situaci, jako jsou dnes uprchlíci zejména ze Sýrie, ale i z dalších zemí, kde právě probíhá válečný konflikt. Co se týče čísel, tak ona doopravdy nejsou tak podstatná, protože máme povinnost i na základě mezinárodních smluvních závazků, evropských pravidel i našeho ústavního pořádku poskytnout azyl úplně každému, kdo o něj zde oprávněně požádá. A není v zásadě úplně důležité to číslo.

Paní poslankyně má doplňující otázku. Prosím, paní poslankyně.

Dodnes tady nejsou. Jak chcete prověřit těch 15 tisíc lidí? Jak dlouho vám to bude trvat? Druhé číslo. To znamená, že Britů je 60 milionů. Zkusme si udělat ten poměr v České republice. A vy tady odmítáte... Britové umí říct číslo.

Každý, koho já zastavím, tak se mě ptá, co vlastně bude, jaká je pozice vlády, co budete dělat. Máte uloženo usnesením Sněmovny, abyste nás informovali o postojích, které budete zastávat na všech zahraničních jednáních. Z každého jednání ve Sněmovně se vysoukáte tím, že buďto schůzi přerušíte, nebo včera ji omezíte tak, že na řádné přihlášky vůbec nedošlo.

Děkuji paní poslankyni. Prosím, pane ministře. Vážená paní poslankyně, procedury jsou poměrně jasné, jsou dány mezinárodním právem, evropským právem a českými zákony.

O tom nemůže být vůbec diskuse. To je naše povinnost, protože jsme se přihlásili, dlouhodobě se hlásíme k nějakým základním principům, k hodnotám demokratického právního státu, kam samozřejmě ochrana základních lidských práv patří. A strach nevyvolává ten, kdo věcně vede debatu, kdo se snaží situaci řešit, ale ten, kdo obecně straší před příchodem nějaké obecně populisticky popisované skupiny obyvatel. Možná bych i zástupcům ODS připomněl, že i jejich jeden velmi úspěšný politik, primátor Mladé Boleslavi, má syrské kořeny a pravděpodobně nás asi nebudete přesvědčovat, že to je člověk, který je nebezpečný, člověk, kterého se máme bát jenom proto, jaký je jeho původ. Znovu vyzývám k racionalitě, k věcné debatě, k nešíření strachu a k tomu, abychom solidárně pomohli těm našim evropským partnerům, kteří čelí nejvyšší zátěži.

Vážený pane ministře, bylo sucho, zaznamenali jsme, že v průběhu léta na Šumavě vyschl symbolický pramen Vltavy. Bylo to vůbec poprvé, co se něco takového stalo. Pravda je taková, že kůrovec zničil díky špatným rozhodnutím na Šumavě za posledních deset let 20 tisíc hektarů lesa, což má za následek daleko větší dopad klimatických extrémů na území Šumavy. Podívámeli se na aktuální mapu sucha v České republice, vidíme, že největší sucho je právě na území Národního parku Šumava a v jeho okolí.

Mluvčí národního parku říká, že suchý strom je pro vodní hospodářství výhodnější, protože spotřebuje méně vody než strom zelený.

Moje první otázka, pane ministře. Máte snad jiný metr na zadržování vody v chráněné oblasti přirozené akumulace vod na Šumavě a jiný na tento problém na ostatním území republiky? Také mě překvapilo, pane ministře, že jste dovolil, aby do plánu péče o národní park bylo napsáno, že budou rušena stará nefunkční vodní díla, jako jsou například dřívější plavební klauzy, které zadržovaly vodu v lese. Druhá otázka.

Poprosím pana ministra životního prostředí o odpověď. Prosím, pane ministře.

Teď tady zůstal nápis: O ničem takovém nemluvím.